Bylo mi slíbeno na jednání zemědělského výboru, že Ministerstvo zemědělství poskytne nějakou informaci, jakým způsobem to probíhá, jaká je efektivita těchto vynaložených prostředků, a zatím se nic od jednání zemědělského výboru nestalo. Tudíž prosím, proč se tak nestalo, zdali informaci dostanu, nebo jestli si o ni mám tedy požádat znovu písemně a jak se věci mají. Protože 245 milionů vynaložených na intervenční nákupy, asi bychom měli vědět, jakým systémem to běží, od koho nakupujeme, za kolik prodáváme a podobně. Pan ministr tady mluvil o zápůjčkách. Nikdy jsem detaily k tomuto neviděl, proto bych o ně prosil. Děkuji. Pokud pan ministr bude souhlasit, dám přednost panu předsedovi Kalouskovi. Dámy a pánové, dobrý den. Dovolte nám, abychom ji srdečně pozdravili. Vítám paní poslankyni v Poslanecké sněmovně.

Prosím pana ministra.

K tomu, co říkal pan poslanec Pavera, bych rád poznamenal, že v České republice je nastaven systém podpory zpracování a rozvíjení potravinářství tím způsobem, že v rámci Programu rozvoje venkova podporujeme firmy do 250 zaměstnanců.

Tento dotační program funguje tak, že veškeré firmy, které splňují veškeré podmínky, podají své žádosti.

Za tři roky se tady odpracovalo hodně.

Takže je tam poměrně velká degrese. I tímto způsobem jsou zvýhodněny malé a střední farmy. Dále bych připomněl, že za tři roky jsme také udělali několik výrazných změn ve prospěch malých zemědělců a farmářů, kteří produkují potraviny a případně prodávají své zboží ze dvora.

Asi tolik k podpoře malých zemědělců, zpracovatelů, potravinářů.

To nemůžeme říct prakticky v žádných jiných opatřeních kromě těchto.

Jinak termíny plníme, naopak se snažíme je plnit ještě dříve, než je harmonogram.

Například druhý balíček na pomoc pro chovatele dojnic a prasnic byl vyplacen jako první v celé Evropské unii v České republice. Asi tolik podstatné věci.

Je to úkol, který byl mým kolegům na odboru strategie zadán. Ke zmiňovanému fondu chci říci tolik.

Je to inspirace obdobných fondů, které jsou v Rakousku, Německu, ve Francii.

To je asi to zásadní, co tady dneska zaznělo. Děkuji, pane ministře. Mám zde dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Urban a potom pan poslanec Bendl. Nechci ani zdržovat ani ze sebe dělat odborníka na zemědělství, ale víte, že jsem při nějaké podobné problematice již tady vznesl určité otázky, a možná by to nějak ekonomicky vizionářsky stálo za to se na to podívat. Mně nejde do hlavy jedna věc. Jestli mám pravdu tedy, že postupně zvyšujeme dotace alespoň v té kvantifikaci, a to není výtka, ani to celé nemyslím jako výtku, že zvyšujeme tu částku, aspoň předpokládám, rozpočtu každoročně a nějak se určitě minimálně valorizuje nebo navyšuje, a proti tomu se mi zdá, nebo mé informace jsou takové, že nám klesá podíl českých potravin na spotřebě v České republice.

Jestliže zvyšujeme peníze pro zemědělce s cílem zvyšovat podíl české produkce na české spotřebě a vlastně realita je opačná, tak prosím, kdyby mi tohle někdo zkusil vysvětlit, a děkuji mu předem za to.